Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já žádám znovu o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně. Tuto interpelaci přerušuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Ptal jsem se taky na to zejména proto, že na samotné žádosti tato povinnost nebyla uvedena.

A ministerstvu toto nestačilo.

Já jsem se nedozvěděl v odpovědi na svou interpelaci, kde jsem pokládal celkem sedm otázek, tak jsem se nedozvěděl ten důvod, proč to nestačilo udělat čestným prohlášením, které bylo součástí žádosti. Proč ministerstvo, pane ministře, striktně vyžadovalo potvrzení o uzavření školských zařízení, když byly zavřeny všechny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovávalo řádově skoro deset různých výzev.

Ošetřovné je historická věc, která zde nikdy v minulosti nebyla pro osoby samostatně výdělečně činné. Chtěli jsme vyjít vstříc Ministerstvu práce a sociálních věcí, které to začalo realizovat a dobře to realizuje pro všechny zaměstnance.

Toto fungovalo bez problémů. A nevnímám to jako něco, co by nějakým způsobem ohrozilo či neohrozilo to čerpání.

Hlavní problém byl v tom, že tam byla některá faktická pochybení těch, kteří to vyplňovali.

Samozřejmě i ve své interpelaci, pokud jste ji, pane ministře, podrobně četl, jsem ocenil to, že ministerstvo přišlo s tímto programem.

Nicméně stále s vámi nesouhlasím v jedné věci.

Mnozí třeba neměli takovouhle rezervu.